Možná je to tím, že ten, kdo má na starosti výběr daní a je státním úředníkem, pořádá politické dýchánky a obhajuje politické projekty v médiích namísto toho, aby se staral o řádný chod státní správy. Je pro mě naprosto nepřijatelné a šokující, když úředník Úřadu na ochranu hospodářské soutěže pan Brom chodí do televize jako úředník, který má funkci dozorového orgánu, a vykládá svoje politické filipiky v zábavných pořadech, které se tváří jako pořady politické. Úředník má vycházet ze stávající legislativy a způsobem absolutně efektivním má vymáhat právo na základě platných zákonů, nemá se účastnit politických tažení. Pokud se tak chce účastnit, nic mu nebrání, má odejít ze státní správy, z dozorových orgánů apod., které mají vymáhat právo, a má kandidovat za nějakou politickou stranu či si založit stranu vlastní. Takto se mají chovat úředníci státní správy, nikoli tak, jak se někteří chovají a vytvářejí pomocné berličky politikům. To znamená, abych uzavřel tuto odrážku, bodové shrnutí problému.

Potom, dobře, až vyčerpáte veškeré možnosti, potom je namístě přicházet s novými projekty. Tady v této situaci připomínám a vzpomenu si na roky po vysoké škole, když jsem pracoval ve výzkumném ústavu, a tam byly dvě kategorie lidí. Jedna kategorie, která se stávajícími prostředky se zoufale za komunistické mizérie snažila něco dělat, a druhá, která předstírala vědeckou činnost, a aby to zakryla, tak namísto toho, aby, když se někde objevil náznak nějaké cesty, nějaké zajímavé informace, začala pracovat, tak začala budovat laboratoře, přenášet různé nářadí, natahovat koberce a namísto odborné činnosti...

Toto je, pane předsedající, k tématu schůze. Já se tady argumenty snažím přesvědčit, aby potom vystoupil pan předseda navrhovatel a řekl, že projekt je zbytečný a že prostě bude přerušen, anebo ho přerušte do příštích voleb, a ať voliči rozhodnout, zda chtějí být šmírováni. Já jsem neviděl na volebních billboardech, že by někdo hlásal: Budeme kontrolovat každý váš krok, nehnete ani brvou, když prostě nám nepodáte hlášení, my budeme rozhodovat o tom, jak budete podnikat, když se nám nebudete líbit, tak vás predátorsky převezmeme nebo vás necháme zavřít. V případě, že chce vládní koalice tuto politiku dělat, a či občané České republiky se vzdát svobody, tak v tom případě ano, když bude drtivá většina, tak si to takto většina národa odhlasuje.

Budu pokračovat. To jenom na vysvětlenou. Zavedení elektronické evidence tržeb má dva zásadní cíle: Omezení šedé ekonomiky... Pokud tady říkáte něco o půl milionu, spočítejte si, kolik jste tady vy stoprocentním hlasováním, vážení poslanci a poslankyně za hnutí ANO, poslali do divize, do různých divizí společnosti Agrofert. To není 500 tisíc, to jsou miliardy.

Zavedení elektronické evidence tržeb má dva zásadní cíle: omezení šedé ekonomiky a efektivnější výběr daní, zejména daní z příjmů a daně z přidané hodnoty. Za další: narovnání tržního prostředí v české ekonomice, kdy poctiví podnikatelé v různých oborech ekonomiky nejsou schopni konkurovat těm, kteří řádně neplatí daně. Domnívám se, že... Samozřejmě, ono to zní logicky. Někdo platí daně, má konkurenční nevýhodu vůči těm, co daně neplatí. To se dá podepsat, to je samozřejmé. Je zajímavé, že ovšem dneska v tom stávajícím prostředí, kdy říkáte, že někdo platí daně, někdo neplatí daně, že vám nevadí, že selektivně řeknete část biopaliv, a vy jste tady odhlasovali, že jedna část dostane dotaci nebo daňové úlevy a druhá část nedostane.

Tomu neříkáte pokřivování konkurenčního prostředí? Já tomu říkám pokřivování konkurenčního prostředí, a dokonce v podstatně větším rozsahu. Blbost to není, prosím, a používejte slušná slova, jste ve Sněmovně. Takže já se domnívám, že skutečně selektivní dotace pro vybrané skupinky lidí opravdu...

Děkuji...